Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 77/1.

Vítejte, pane senátore. Prosím, máte slovo.

Doplňuje možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli a odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací.

Rychlé přijetí této změny je zásadní pro přípravu investic a odstraňuje nejistoty spojené s provozem stacionárních zdrojů menších provozovatelů.

Pardon, pane senátore. Milé kolegyně, milí kolegové, já vás prosím o zachování klidu a vyslechnutí pana senátora.

Děkuji panu senátorovi. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Tento zákon ležel jak na vládě, tak už kdysi v této budově Poslanecké sněmovny. Znovu opakuji, je to vyjednáno s Ministerstvem životního prostředí i s výborem pro životní prostředí. Své kolegy jsem na to upozorňovala na poslední schůzi, že tento problém máme. Zároveň pevně doufám, že už mě nic takového podobného nepotká, protože si uvědomuji, že to není standardní proces a měli bychom ho využívat pouze v individuálních případech. Děkuji paní poslankyni Konečné. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Prosím paní zpravodajku.

Děkuji, eviduji tuto vaši žádost. Budeme hlasovat o předloženém návrhu na zkrácení lhůty na 24 hodin. Zahajuji hlasování o návrhu paní zpravodajky Konečné na zkrácení lhůty u senátního návrhu zákona o ochraně ovzduší k projednání na 24 hodin. Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Budeme nejprve hlasovat o přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Budeme tedy hlasovat o přikázání návrhu zákona k projednání výboru pro životní prostředí. Všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro životní prostředí. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 32.